Já mám potřebu se zastat toho, kdo tady není, a to premiéra vlády České republiky Petra Fialy.

Za prvé, Evropská rada uznala úsilí České republiky a dalších států, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Premiér České republiky Petr Fiala prosadil do závěrů Evropské rady rozhodnutí, že by Česká republika měla obdržet další finanční podporu z rozpočtu Evropské unie právě na uprchlickou vlnu mířící do České republiky z Ukrajiny. Polsko a Maďarsko tedy na této Radě jednají proti českým národním zájmům.

Jak už bylo několikrát zmíněno, v této chvíli Česká republika bojuje na evropské úrovni z pozice Petra Fialy a z pozice celé vlády za české zájmy za maximální podporu ve věci ukrajinské migrace, a to je to, o co premiér dnes usiluje.

Říkejte fakta. Rada pokračuje a já plně doufám, že premiér vlády České republiky Petr Fiala zcela v souladu s mandátem, který od naší vlády má, prosadí co nejlepší pozici a finanční podporu pro Českou republiku.

Potom pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

Tak pokud mluvíte o volbách ale Orbán nemá žádné volby, nemá.

Nekřičte na mě!

Proč? Co tady obhajujete?

Proč tady máme převaděče?

Vůbec to neřešíte, to napětí ve společnosti a ohrožení bezpečí našich lidí. Takže nevykládejte tady nesmysly. Vy jste na evropské radě nikdy nebyl a rady ministrů jsou úplně jiné. Úplně jiné!

A my jsme zabránili tomu, aby nebyla legislativa.

Máte předsednictví? Takže, prosím vás, už vám nikdo nevěří, jenom lžete.

A kdy tedy tam prostě v rámci předsednictví nežádali peníze? Proč jste to neblokovali společně? Měli jste tam předstoupit, když jižní státy dostaly 9 miliard eur od roku 2015.

Takže není to pravda, Nevystupuje tam. Tam je ten boj. A my jsme prosadili ty peníze! Je to tak zkrátka. Neměli jsme vaši pozici!